Konstatuji tedy, že pan Vít Alexander Schorm byl v prvním kole volby zvolen zástupcem veřejného ochránce práv, a tímto momentem volba končí. Zároveň ještě doplním, že zvolený kandidát se může ujmout své funkce, je to šestileté funkční období, dnem složení slibu do rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny, a tento slib musí proběhnout do 10 dnů od tohoto momentu. Takže děkuji za pozornost, to je výsledek té volby. A ještě doplním za volební komisi druhou informaci pro předsedy poslaneckých klubů. My jsme již delší dobu za volební komisi měli vyhlášenou lhůtu pro nové nominace do Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran, je to na dva členy tohoto úřadu a zároveň na předsedu tohoto úřadu. Lhůta byla původně do tohoto pátku, ale vzhledem k tomu, že kluby se zatím nestačily připravit, jsem byl požádán, abych ze své pozice předsedy komise tu lhůtu posunul, čímž takto činím v tuto chvíli a prodlužuji tuto lhůtu do pátku 4. listopadu do 11 hodin. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo.

Toliko tedy omluvy.